Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ač je mi toto téma docela cizí, tak přesto mě vyprovokovaly určité údaje, které tady u tohoto mikrofonu zazněly. Za prvé se tady hovoří a jako červená nit se vleče téma, že stávající stav je tragický.

To je taková dehonestace těch lidí, kteří se tady už 40, 50, 60 let o ty děti starají, která tady zaznívá jako podpůrný argument, abychom změnili tento systém, že to nemůže nechat chladného nikoho, kdo aspoň trošku něco dělal kolem kojeneckých ústavů!

Sociální a rodinné vazby.

Pouze u té jedné třetiny dětí by to možná mělo smysl.

Děkuji za slovo.

A druhá věc.

Všichni se snažíme stále znovu a znovu zdůrazňovat, že to není žádným způsobem myšleno proti těm stávajícím zaměstnancům. Naopak, přesně jako na Slovensku, většina těch, kteří dnes pracují tam, kde jsou, buď zůstanou pracovat dál v těch transformovaných centrech podporujících děti s těžkým zdravotním postižením, nebo se třeba stanou specializovanými pěstouny pro děti s postižením doma.

Děkuji za slovo.

Přechodná pěstounská péče je mnohem lepší řešení než kojenecký ústav. A pokud my víme, že děti si nesou postižení, pokud jsou do šesti let vychovávány v ústavní péči, tak bychom měli ty kojenecké ústavy zrušit do šesti let.

Ale prosím, ať aspoň projdou ty tři roky.

Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, členové vlády.

Přinesly.